Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 16. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Protože naše řady jsou prořídlé, ještě zazvoním, aby další poslankyně a poslanci přišli k projednávání daných zákonů. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 16. schůze dne 4. září 2014, pozvánka vám byla doručena prostřednictvím poslaneckých klubů týž den. Poprosím vás tedy všechny, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 14. schůzi Poslanecké sněmovny. Není tomu tak, dobře. Navrhuji, abychom určili poslance Františka Laudáta a Jiřího Miholu. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Takže počkám, až se přihlásí zbytek poslanců. Už můžeme pokračovat? Tak pokračujeme v projednávání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Konstatuji, že jsme ověřovateli 16. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Františka Laudáta a pana poslance Jiřího Miholu. Máte pravdu. Zahájím hlasování o ověřovatelích, tak jak byli navrženi.

Konstatuji, že jsme ověřovateli 16. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Františka Laudáta a pana poslance Jiřího Miholu. Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 14. schůzi.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 16. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce, a tak se táži vás, paní poslankyně a páni poslanci, zda chcete k návrhu vyjádřit nějaké připomínky nebo doplnění. Nikdo se nehlásí k návrhu pořadu.

Budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 16. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen.